Návrh zákona tedy ruší ustanovení týkající se veterinárních léčivých přípravků, která jsou přímo upravena v nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, a nově ustanovuje působnost právních orgánů při výkonu státní správy v oblasti veterinárních léčivých přípravků. Dále se doplňují pravidla stanovená nařízením o veterinárních léčivých přípravcích tam, kde to nařízení vyžaduje nebo umožňuje, nebo tam, kde je to nezbytně nutné pro úplnost právní úpravy s ohledem na potřeby veterinární praxe. Rovněž se stanovují skutkové podstaty přestupků spočívajících v porušení povinností stanovených nařízení o veterinárních léčivých přípravcích a povinností stanovených tímto zákonem o léčivech.

Dovolím si navrhnout jako garanční výbor zemědělský výbor a dovolím si vás požádat o propuštění do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

Tímto současně otevírám obecnou rozpravu. Vidím zde jednoho přihlášeného, prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych tomuto zákonu vyjádřit podporu našeho klubu, protože se samozřejmě jedná o novelu zákona, který byl připraven již minulou vládou za ministrování Miroslava Tomana coby ministra zemědělství.

Tento zákon prošel kompletně celým legislativním procesem včetně kladného stanoviska Legislativní rady vlády, a byl tedy do Poslanecké sněmovny znovu předložen po volbách novou vládnou. Čili jak jsem zdůraznil, jedná se prakticky o normu, která implementuje právo Evropské unie do českého právního řádu, a tento zákon má naši jednoznačnou podporu. Děkuji za pozornost. Jsme stále v obecné rozpravě. Táži se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě? Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nevidím nikoho. Kdo tedy souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán zemědělskému výboru jakožto garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, táži se tedy, jestli má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Dobré poledne.

Děkuji.

Zahajuji hlasování.

Výsledek: zamítnuto.